Tenhle návrh zákona ve svém principu přináší především podporu velkým potravinářským korporacím při jednání s řetězci a způsobí tak i jejich daleko silnější postavení právě vůči malým a středním podnikatelům. Ti z vás, kteří jste si ten návrh zákona opravdu podrobně přečetli, mi nemohou nedat za pravdu, že to o malých a středních podnikatelích opravdu není, že se spíš hledá způsob, jak si vymínit výhody vůči velkým řetězcům. Paradoxem je, že ÚOHS při debatách, které jsme k tomuto návrhu zákona měli, se nechce řadou věcí vůbec zabývat, nechce řešit systémově ty věci.

Jestliže se stane, že někdo promiňte mi ten výraz zašantročí fakturu a přijde tam ÚOHS na kontrolu, může být vystaven velmi vysokým sankcím a to si nemyslím, že měl být smysl toho zákona. Proto jsme připraveni podpořit ne kuří nožky, ale pozměňovací návrh paní kolegyně Havlové, která lépe specifikuje především oblast pokut a vymezení dodavatelů a odběratelů v procesu potravinářské výroby, přestože si o celém zákonu myslíme, že by nejvíce prospěl, kdyby vůbec neexistoval.